Děkuji, pane předsedající. Já jenom si dovolím tedy krátce zareagovat.

Není to prostě v tom znění, které jste navrhli, tam to prostě vůbec není. A směrem k paní kolegyni prostřednictvím pana předsedajícího. Ale tenhle zákon je dalším omezením.

Děkuji, pane předsedající. Já bych jednak rád poděkoval za pozvání na bezpečnostní výbor, kterého se velice rád zúčastním, protože jednání, která jsme měli v rámci přípravné skupiny tohoto zákona a kterých se účastnilo skutečně celé politické spektrum Sněmovny, byla velice konstruktivní a věcná, tak předpokládám, že toto jednání bude probíhat ve stejném duchu.

Pokud se nikdo nehlásí, končím podrobnou rozpravu. Ptám se, jestli je zájem po podrobné rozpravě o závěrečná slova. Není tomu tak. Není ani o čem hlasovat, protože nepadl v podrobné rozpravě žádný návrh, který bychom mohli hlasovat, a proto mohu ukončit druhé čtení tohoto návrhu. Pokračovat budeme bodem číslo 5.

Děkuji, pane místopředsedo. Projednal návrh zákona a vydal 8. 7. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 92/1, kdy přerušil projednávání a stanovil si lhůtu pro podání pozměňujících návrhů a požádal pana ministra vnitra o předložení návrhu prováděcích právních předpisů.

Pověřuje předsedu výboru pro bezpečnost, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky což se stalo. Zmocňuje zpravodajku výboru pro bezpečnost, aby s tímto usnesením seznámila Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky. Nyní mi tedy, kolegyně, kolegové, dovolte ve stručnosti seznámit vás s velmi obsáhlými změnami, které výbor navrhuje přijmout. Výborový komplexní pozměňovací návrh má za cíl v maximální míře zachovat a ochránit práva legálních držitelů zbraní. Jedná se o následující změny:

Dále tam je zachování platnosti zbrojního průkazu na deset let s tím, že po pěti letech bude provedena tzv. zdravotní prohlídka. Další.